Ten pozitivní je, že dojde k snížení vypouštění skleníkových plynů, a to je vlastně cílem celého toho systému. Ale negativní dopady bude mít jednak na konkurenceschopnost v průmyslu, který je závislý na spalování uhlí, nebo na těžbě uhlí, a to bude mít zase negativní dopady na pracovní místa v těchto oblastech a současně na zdražení a může ohrozit nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Pak jsem chtěla poprosit o podporu pozměňovacího návrhu, který bude v proceduře označený jako A2 a který má zamezit tomu, aby se peníze, které už jednou budou určeny právě pro investice do průmyslu a do adaptace proti klimatické změně, do adaptace opatření například proti suchu v české krajině, aby se nedaly jiným zákonem odčerpávat, jak to bylo v minulých letech, kdy vlastně peníze, které byly určeny do Státního fondu životního prostředí, tak více než polovina těch peněz nakonec skončila ve státním rozpočtu.

Takže proto bych byla ráda, aby ty peníze, které budou jednou už přiřazeny na adaptační opatření a na ochranu klimatu, opravdu byly využity tak, jak byly určeny. Třetí pozměňovací návrh, kde žádám o podporu, ale vlastně v tuto chvíli se situace mění, protože pan ministr tady oznámil, že podpoří pozměňovací návrhy, které vlastně ruší definici Rady Modernizačního fondu, a tam vlastně mířil i ten můj pozměňovací návrh.

Děkuji za slovo. Můj návrh je takovým kompromisním návrhem právě mezi paní kolegyni Balcarovou a návrhem, který prošel výborem.

Můj návrh zajišťuje, aby tam ty finance nechyběly. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, pánové. Stejně jako kolegové bych rád se vyjádřil ke svým pozměňovacím návrhům.

Tak tohle řeší pozměňovací návrh C1.

To si myslím, že není zrovna dobré.

Takže já bych vás chtěl poprosit o podporu mých pozměňovacích návrhů.

Nyní pan kolega Černohorský se hlásí do rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom avizovat, že po hlasování o proceduře bychom si chtěli vzít deset minut přestávku na poradu poslaneckého klubu. Ještě v rozpravě, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych se ráda vyjádřila k svému pozměňovacímu návrhu, ke kterému se připojila i paní poslankyně Procházková a Kalátová, protože jsme všichni z Karlovarského kraje, z kraje strukturálně postiženého, ze kterého odchází řada finančních prostředků právě z emisních povolenek. Podle projednávání ve výborech je k těmto pozměňovacím návrhům, které se rozdělily na pozměňovací návrh F1 a F2, nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Přesto jsme přesvědčeni, že pokud finanční prostředky z daného kraje odejdou, tak by se měly do toho kraje příslušnými projekty v oblasti životního prostředí vracet.